Sada idemo na izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 192. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Darko Klasić, Klub zastupnika IDS-a, zastupnica Natalija Martinčević, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnica Marija Selak Raspudić, zastupnik Nikola Grmoja i Klub zastupnika HDZ-a. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, poštovana državna tajnica Dunja Magaš. Izvolite. Najprije o amandman broj 1 zastupnika Nikole Grmoje. Hvala lijepa. Prvi amandman se ne prihvaća jer se u sklopu programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. definira da su navedene aktivnosti sufinancirane većim dijelom sredstvima EU putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U sklopu N5 propisana je podmjera 5.2. potpora za ulaganje i obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima tip operacije 1 obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. Dio mjere 5.2.1. odnose se i na sanaciju poljoprivrednih zgrada za koje ovlaštenici pod pretpostavkama iz natječaja mogu ishoditi bespovratne potpore za sanaciju poljoprivrednih zgrada. Budući da nema zastupnika Grmoje o tome ćemo morati amandmanu glasovati. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. Prihvaća se u izmijenjenom obliku tako da glasi, u čl. 5. dodaje se novi stavak 7. koji glasi, sredstva iz stavka 2. ovog članka koje osiguravaju Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija, mogu se osigurati iz sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa na temelju odluke predsjedničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10. Ne prihvaća se jer je RH preuzela 100% financiranje konstrukcije obnove te je pohrana stvari, trošak koji bi građani trebali snositi sami. Skupna pohrana stvari bi organizacijski produžila postupak obnove te bi se pojavio problem adekvatnog smještaja za pokretnine veće vrijednosti i umjetnine. Također prijedlog po kojem bi se zadržalo sufinanciranje konstrukcijske obnove od strane građana zadržalo bi glavne uzroke u smislu ne sređenih imovinskopravnih odnosa zbog kojih proces obnove do sada nije mogao biti proveden brže i efikasnije. Zastupnika Grmoje nema pa ćemo o tome morati glasovati. 5. amandman zastupnice Marije SElak RAspudić. Ne prihvaća se jer je čl. 5. st. 10. zakona propisano da ministarstvo, Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambena zbrinjavanje moraju redovito i u cijelosti informirati javnost o aktivnostima i troškovima obnove te kvartalno objavljivati podatke o utrošku sredstava. Ne prihvaćam obrazloženje tražit ću da se o amandmanu glasuje. Naime, nitko ne zna što to znači da će se redovito obavještavati javnost, hodogram toga, niti ovo kvartalno što ste vi naveli što se tiče samo dijela troškova obnove dovoljno za informiranje hrvatske javnosti o najvećem trošenju sredstava u Hrvatskoj ikada. Dakle, mi govorimo o više od onoga što smo uopće imali i što ćemo morati povući iz EU, a o tome nećemo redovito obavještavati hrvatsku javnost. Ono što ja tražim ovim amandmanom je da se predmetni članak dopuni odredbom o redovom izvješćivanju tijela koja vode postupak obnove i to o svim redovnim aktivnostima u provođenju postupaka obnove kao i troškovima obnove. A da to bude svakih 6 mjeseci u cijelosti da se izvijesti Hrvatski sabor o aktivnostima u provođenju obnove i troškovima obnove. Zar je to puno tražiti? Ali doista vas pitam, nakon svih ovih zavrzlama koje smo imali s ovim zakonom, nakon činjenice da treći put već mijenjamo zakon jer nismo u stanju na početku napraviti dobar zakon i nakon činjenice da obnova još nije krenula već se piše o malverzacijama koje su se događale na Banovini. Zar je puno tražiti da ovaj sabor koji je odgovoran za ovaj zakon bez obzira što je to često proforma i što ga donosi vladajuća većina da dobije jednom u 6 mjeseci izvješće o troškovima i o načinu kako se provodi ta obnova. Ukoliko ovo ne možete prihvatiti ja samo mogu konstatirati da je ispod svih demokratskih standarda ne dozvoliti saboru da se očituje redovito o načinu provođenja obnove čime bi se možda izmjene zakona događale ranije, a sredstva trošila namjenski i transparentnije.

Ne prihvaća se jer nije potrebno prethodno formalno mišljenje navedene županije pošto putem imenovanih predstavnika sudjeluju u radu stručnog savjeta za obnovu. Nema predstavnika kluba, pa ćemo o tome glasovati. 7. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Ne prihvaća se jer je navedeno već regulirano u Članku 44. zakona te razrađeno programom mjera. Nema predstavnika kluba, pa ćemo morati glasovati o tome. 8. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. 9. amandman zastupnika Darka Klasića. Ne prihvaća se jer predlagatelj smatra da je sastav savjeta za obnovu adekvatan i da obuhvaća predstavnike svih relevantnih institucija, a da istovremeno zbog prevelikog broja članova ne izgubi na operativnosti. Također, društvo, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologija član je Hrvatskog inženjerskog saveza koji ima predstavnika u savjetu za obnovu.

Ne prihvaćam ovdje objašnjenje, mislim da je društvo kemijskih inženjera bitno i tražim da se o tome glasa na Hrvatskom saboru. 10. amandman Odbora za zakonodavstvo. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. 11. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Prihvaća se u izmijenjenom obliku tako da glasi. U Članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase. Stavak 2. Iznimno od stavka 1. ovog članka na temelju ovog zakona obnavljaju se zgrade koje se ne smatraju postojećima i to ako se ne radi o zgradama koje su izuzete sukladno Članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik, suvlasnik odnosno srodnik vlasnika, suvlasnika. Stavak 3. Neće se obnavljati oštećene zgrade koje se ne smatraju postojećima ako se radi o zgradama koje su izuzete sukladno Članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik, suvlasnik odnosno srodnik vlasnika, suvlasnika već se istima, će se istima osigurati stambeno zbrinjavanje. Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Ne prihvaća se jer se u praksi pokazalo da ne postoji interes za ovakvu vrstu obnove zbog obveze davanja osiguranja razlike troškova te se stoga navedena opcija uklanja. Poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice, u predmetnom slučaju radi se o izmjeni postojećeg Članka 16. zakona koji je predvidio da vlasnici mogu projektirati i izvoditi pojačanje konstrukcije ako sami provode obnovu, a predloženim izmjenama se u tim situacijama njima ne osigurava pravo na sufinanciranje. Dakle, da pojasnim o čemu se ovdje radi. Ljudi koji se odluče za jaču konstrukcijsku obnovu od one koja je minimalna neće imati pravo za sufinanciranje niti onog dijela koji bi im pripadao da se odluče za tipsku obnovu. Ja vas molim da kod obrazloženja slijedećeg amandmana koji se odnosi na Članak 12. pojasnite na koji način će osobe koje se odluče za viši stupanj konstrukcijske obnove od onog minimalnog koji je predviđen moći ostvariti pravo na sufinanciranje jer iz načina na koji ste uredili dosadanje Članka 16. i 17. odnosno u ovom zakonu Članka 11. i 12. proizlazi da ljudi na to neće imati pravo. Ponovit ću još jednom, mi smatramo da one osobe koje se odluče za viši stupanj konstrukcijske obnove trebaju dobiti određeno sufinanciranje, a iz teksta zakona to ne proizlazi. Umjesto da ljude potičemo da naprave nešto što je korisno ne samo za njih nego i za čitavo društvo jer ćemo imati zgrade koje su jače i otpornije na potres iz teksta zakona proizlazi da ćemo ih poticati da to ne rade. Prihvaća se u izmijenjenom obliku tako da glasi: U čl. 16. st. 4. briše se, dosadašnji st. 5. postaje st. 4., dosadašnji st. 6. koji postaje st. 5. mijenja se i glasi: Vlasnici odnosno suvlasnici oštećenih višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća kada sami obnavljaju oštećenu zgradu mogu u okviru konstrukcijske obnove izvršiti rekonstrukciju postojeće zgrade sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opravdane troškove popravka konstrukcije postojeće zgrade.

U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana zastupnica Benčić, prihvaćate tako izmijenjeni amandman? Postaje sastavni dio zakona. 14. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se jer je navedeno regulirano prihvaćanjem amandmana Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka koji kaže da vlasnik odnosno suvlasnici zgrade mogu projektirati i izvoditi pojačanje konstrukcije zgrade koja je iznad razine iz tehničkog propisa odnosno cjelovitu obnovu zgrade kada sami provode obnove uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opravdane troškove popravka konstrukcije. Dakle, ovdje se radi u stvari o prihvaćanju amandmana 13. zeleno-lijevog bloka u izmijenjenom obliku. To je ovo što ste sada prihvatili. Malo je teško pratiti kada su usmeno ili se radi o onoj izmjeni koja se odnosila [[Upadica Reiner: na čl. 12.]] na članak [[Upadica Benčić: 12]] 12. Ovako, u ovom amandmanu smo mi shvatili da vi tražite to isto u organiziranoj obnovi jel tako je pisano u amandmanu, a mi smo u ovom predložili da to ide kada ljudi hoće ići u samoobnovu jel upravo je bio problem u ovom dijelu što nisu mogli naći ono osiguranje, pa je uvijek bio jedan dva protiv, pa su se dogovarali, ali uglavnom godinu dana se nisu uspjeli dogovorit organizirano.

Dakle, imajući u vidu obrazloženje, imajući u vidu da će se samoobnova u ovoj situaciji ipak omogućiti ljudima da dobiju sufinanciranje i kada podižu razinu konstrukcijske stabilnosti. I slažem se sa obrazloženjem. Povlačimo amandman na čl. 12., a istovremeno molim da se evidentira da povlačimo i amandman, s obzirom na ovo obrazloženje povlačimo i amandman na čl. 11.

Možemo ići dalje. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Prihvaća se u izmijenjenom obliku tako da glasi: U čl. 17. st. 2. mijenja se i glasi, st. 2., vlasnik odnosno suvlasnici zgrade mogu projektirati i izvoditi pojačanje konstrukcije zgrade koja je iznad razine iz tehničkog propisa odnosno cjelovitu obnovu zgrade kada sami provode obnove uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opravdane troškove popravka konstrukcije.

16. amandman zastupnice Natalije Martinčević. Ne prihvaća se jer su rokovi podnošenja zahtjeva u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama istekli, te bi ovakav prijedlog bio neprovediv bez izmjena i dopuna tog zakona. Nadalje, navedene zgrade ostvaruju legalnost temeljem izvješća, završnog izvješća nadzornog inženjera i rješenja o provedenoj obnovi. Također naglašava se da Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dopušta mogućnost ozakonjenja zgrada koje izgrađene su do 21. lipnja 2011.g., a u ovako podnesenim zahtjevima bilo bi i zgrada koje izgrađene su nakon tog roka i koje se ne bi mogle ozakoniti.

Amandman se prihvaća i postaje takav. Ja ću sad, jel povlačite dakle amandman? [[Upadica iz klupe: Da]] Da povlačite. Ja ću sad postupit opet nešto neortodoksno i neuobičajeno. Budući da nije bilo poštovane zastupnice Benčić, a čini mi se da je sve to povezano, pa bih se vratio na amandman br. 3. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka budući je on u kompleksu da li i njega tako izmijenjenog prihvaćate odnosno povlačite? Danas malo neuobičajeno ali mislim da je važna tema jako i da bolje, bolje da se ne držimo striktno, a da riješimo za ljude … [[Upadica: Ne razumije se.]] Ovaj, 17. amandman zastupnika Nikole Grmoje. Ne prihvaća se jer je navedeno već regulirano, naime povijesna urbana cjelina definirana je Člankom 3. stavkom 1. točkom 9. Zakona. Zastupnika Grmoje nema pa moramo o tome glasovati. 18. amandman Kluba zastupnika HDZ. Prihvaća se. 19. amandman Odbora za zakonodavstvo. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. 20. amandman Kluba zastupnika IDS-a. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. 21. amandman Odbora za zakonodavstvo. Prihvaća se. 22. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. 23. amandman Odbora za zakonodavstvo. Prihvaća se. 24. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se jer je propisano davanje novčane pomoći unaprijed za zgrade koje imaju zajedničku pričuvu. S obzirom da se sredstva iz pričuve moraju trošiti namjenski za što odgovaraju upravitelji zgrade koji su ovlaštene pravne osobe za poslove upravljanja zgradama.

Odgovornost upravitelja je identična kao i odgovornost vlasnika obiteljske kuće s time da upravitelj zgrade ne mora nužno biti i pravna osoba može biti i fizička osoba u određenim situacijama. Međutim, odgovornost u pravnom prometu je potpuno ista. Ovdje se samo radi o tome da za pričuvu postoji poseban račun od računa kojeg ima vlasnik nekretnine. Međutim, odgovornost je potpuno ista, odgovaraju na isti način, novac se traži na isti način. Zbog toga smatramo da se ljudima koji se odlučuju sami obnavljati svoje nekretnine mora omogućiti isti tretman kao što se omogućava i ljudima koji žive u stanovima. Ne može netko biti zbog toga što je u stambenoj zgradi u povoljnijem ili nepovoljnijem položaju od nekoga tko je u obiteljskoj kući niti obrnuto.

Dakle, nakon dovršetka pojedine vrste radova. radi o amandmanu koji je iste naravi kao i prethodni amandman Kluba zastupnika SDP-a, međutim ostajemo pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa.

Ne prihvaća se jer zakon ne poznaje pojam cjeloviti popravak obiteljske kuće s obzirom da je predmet financiranja obnova konstrukcije. Napominjemo i da građani koji sami započinju obnovu mogu temeljem odredbi ovog zakona koristiti pravo na financijsku pomoć koja se isplaćuje prije, u tijeku ili nakon dovršene obnove. Ja ne prihvaćam ovo objašnjenje. Upozorili smo od početka zapravo da jadna uprava kao takva je disfunkcionalna i nažalost to se potvrdilo od kad su se dogodili potresi na Banovini i u Zagrebu. Smisao ovog amandmana je pojačati načelo samoobnove, dakle ne smije se ni na koji način diskriminirati ili otežavati ljudima koji žive u obiteljskim kućama koji žele cjelovitu obnovu da to iskoriste sami bez čekanja.

Ne prihvaća se jer svrha ove odredbe nije reguliranje financiranja već davanja mogućnosti vlasnicima zgrada koji ne žele koristiti sredstva RH da provedu obnovu po postupcima i pravilima propisanim ovim zakonom, a ne temeljem propisa o gradnji koji zahtijevaju dugotrajnije i kompliciranije postupke. Dakle, cilj ovog amandmana je bio uvođenje zapravo dodatne vrste postupka koja bi poticala građane na samoobnovu na način da čak i kada nemaju odluku o obnovi mogu pristupiti obnovi ako ju rade po pravilima ovog zakona, ako je rade po pravilima ovog zakona da im se omogući da na kraju postupka ishode rješenje o obnovi i da to rješenje o obnovi bude temelj za sufinanciranje onog dijela troškova koje bi dobili i po odluci o obnovi.

minimalne plaće. Zašto to tražimo? Tražimo to zato što smo svjesni prakse da se dosada u minimalnu plaću jesu uračunavali ti dodaci, primjerice dodaci na plaću za smjenski rad i želimo to prevenirati, želimo da je minimalna plaća zaista minimalna, a sve ostalo ide na tu plaću kako bi radnici mogli dobivati ono što su, što su zaista i zaradili. Ne razumijem zašto je taj mali dodatak i ostali dodaci toliko problematičan jer je jasno na što se odnosi i jasno je da se to ne odnosi na specifičnu neku definiciju samo iz Zakona o radu nego i iz drugih radnopravnih propisa kojima se reguliraju određeni dodaci. Zakon o minimalnoj plaći prvenstveno uređuje način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, a novim st. 3. ovoga članka uređuje i način određivanja iste ugovaranjem, utvrđenjem ili propisivanjem iste u bruto iznosu. Obzirom da st. 1. predstavlja definiciju minimalne plaće u smislu kategorije za isplatu, te imajući u vidu sadržaj novog st. 3. istoga članka prijedlog je suvišan odnosno ne prihvatljiv iz metodološko nomotehničkih razloga. Da, znači vaše obrazloženje ne prihvaćam. Da, vi ste stavili u zakon taj čl. 2. st. 3. minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu, ali kao što se radnike sada varalo, pa ih se ugovaralo minimalne plaće u iznosu manjem od minimalne plaće, a isplaćivalo u iznosu minimalne plaće, pa su se svi dodaci uključivali odnosno nisu se isplaćivali jer radnik je radio i prekovremene, blagdanom itd., to će biti omogućeno i svim ovim vašim tu dodacima. Jer što ste vi ovdje rekli? Ponavljam, minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu, čega, minimalne plaće. Znači tu ste ostavili opet prostora da se interpretira kako se i prije interpretiralo kod nekih poslodavaca da se može dakle ugovoriti minimalna plaća u jednom iznosu, a isplatiti u iznosu minimalne plaće i niste ništa popravili. Znači ostavili ste nedosljednost, nedorečenost u ovim dodacima i moram pitati nije mi jasno zašto moj amandman nije bio uvršten dakle kad ste ovaj sad komentirali ove amandmane, mislim redoslijed, čisto amandmane, uvijek je tako praksa da idu jedan i drugi za redom jel. Iako se u obrazloženju predlagateljica amandmana poziva na odredbu čl. 56. Ustava RH pojam dostojanstvene plaće nije definiran niti jednim propisom. Osim toga, temeljem konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći ne uređuje se visina minimalne plaće jer je ista predmet uređenja Uredbe o visini minimalne plaće kojom se utvrđuje iznos za svaku pojedinu kalendarsku godinu. Dakle, htjela bih reći da je fascinantno vaše obrazloženje da ne postoji niti jedan propis koji određuje dostojanstvenu plaću.

Znači vi ovdje odbijanjem našeg amandmana odbijate ustavno određenu definiciju dostojanstvenog rada i dostojanstvene plaće. To je moram priznati fascinantno i ja sam dala i zaključak tog tipa, pa će mi biti, bit će mi jako zanimljivo vaše obrazloženje. Da, istina je da se Zakonom o minimalnoj plaći ne određuje iznos minimalne plaće, ali se Zakonom o minimalnoj plaći određuje definicija što je to minimalna plaća. I ako ste vi ovdje sada došli sa promjenama koje idu u smislu da se minimalna plaća definira kao bruto iznos onda ne postoji nikakav razlog da ne dodate još neke dakle odrednice te minimalne plaće. I mi ovdje ne određujemo iznos, znači mi ovdje samo upućujemo na nedosljednost i raskorak između propisane minimalne plaće i onoga što je realnost odnosno što su troškovi života i ti troškovi života su po … [[Govornik se ne razumije]] sindikatu čak 10.400 kuna. Kada bismo imali računanje preko Državnog zavoda za statiku kvartalno tih troškova onda bismo shvatili u kojem raskoraku je minimalna plaća i troškovi života kako bismo imali plan i strategiju kako u jednom periodu iz godine u godinu ipak doći do tog iznosa dostojanstvene plaće. Prema tome, niti pravno ne postoji razlog da se ne doda ovaj jedan stavak, niti ne postoji razlog da ne prihvatite definiciju što je to minimalna plaća pogotovo jer je ona u potpunosti ustavotvorna i traži ću da se o amandmanu glasa. Plaća općenito kao obvezni element ugovora o radu uređena je Zakonom o radu, dok se minimalna plaća uređuje ovim zakonom. Da, nažalost uopće niste niti shvatili intenciju ovoga amandmana. Dakle, a to sam vam obrazložila u onom uvodu i kada ste mojim kolegama davali obrazloženje, niste isto očito shvatili šta je bila intencija ovog našeg amandmana. Znači vi ste ovdje stavili minimalna plaća mora biti ugovorena ili utvrđena ili propisana u bruto iznosu čega? Vi ste ovdje nedosljedni. Znači bruto iznos može biti upravo ono što nalazimo na terenu ugovoren u manjem iznosu od minimalne plaće, a onda minimalna plaća može biti isplaćena u iznosu minimalne plaće. Znači važno je da se dodaci kao što je prekovremeni rad, smjenski rad, rad blagdanom, minuli rad, otežani uvjeti rada, sve to da se dodatno plaća, a ne da radnik praktički radi i dodatno i blagdanom itd., a dobije iznos minimalne plaće. Ali vi to omogućavate ovakvim nedosljednostima, ovakvim nedorečenostima. I naravno da mi ovdje nismo definirali plaću, nego minimalnu plaću, ali upravo smo naglasili da ta plaća mora biti u iznosu koji je ugovoren i isplaćen u onom iznosu koji je uređen uredbom o minimalnoj plaći. A sindikati neprestano upozoravaju. Znači ovdje smo jučer govorili o iznosu te minimalne plaće, ali sindikati upozoravaju nije samo stvar u tome da je taj iznos potpuno neprihvatljivo prenizak nego čak taj iznos od 3.400 kuna koliko je minimalna plaća sada u Hrvatskoj nije isplaćivan u tom iznosu. Znači mnogi radnici dobiju ugovor o radu koji je zapravo ugovoren sa iznosom manjim od 3.400 kuna. Znači uopće da ne ulazimo u priču o tome da se s 3.400 ne može živjeti, ti ljudi dobivaju ugovore koji su manji od 3.400 kuna i to se mora definirati [[Upadica: Tražite glasovanje?]] jasno u zakonu zato ću tražiti da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća, Zakon o minimalnoj plaći prati sadržaj Zakona o radu kao općeg propisa kojim se uređuju radni odnosi u RH i kojim je propisano po kojim osnovama radnik uvijek mora imati pravo na povećanu plaću.

Da, moram priznati niste mi odgovorili, zašto ste čisto redoslijed promijenili, znači ovaj amandman je vezan uz one amandmane koji su kolege na početku obrazlagali, pa čisto ako mi to možete isto odgovoriti, a obrazloženje je više-manje isto. Znači ono što ste ovdje rekli da je to vezano uz Zakon o radu, kao što su i kolege rekli prvo Zakon o radu se sada mijenja, a drugo nema nikakvih razloga da se ovdje ne doda i minuli rad i smjenski rad, a da se iza svih tih taksativnih nabrajanja, znači koji su to razlozi da se radniku isplaćuju dodaci na tu bijednu jel minimalnu plaću koja bi ipak popravila njegov status ne dodaju i riječi kao niti ostali dodaci bez obzira na njihov naziv ili svrhu. Zašto? Zato što u praksi nalazimo takve situacije. Nije riječ samo o taksativno navedenim dodacima na koje vi cijelo vrijeme upozoravate koji su vezani uz Zakon o radu, već se poslodavci sjete tako jednog kreativnog izraza, pa kažu postoji dodatak do minimalne plaće u bruto iznosu, postoji dodatak 1, dodatak A, znači to je praksa koju sindikati nalaze u ugovorima. Dodatak A, poslodavac to nazove dodatak A i to on ne mora isplatiti na ovakav način gdje ste vi kao zakonodavac imali namjeru učiniti, a to je da u ukupnom iznosu minimalne plaće postotak od to je, recimo 50% za prekovremeni rad za dodatak A ili kako ga god nazvali radnik dobije u punom iznosu. Znači radnici nam dolaze, evo jučer snimatelj uživo u prijenosu mi kaže ja sam dobio smiješan dodatak na plaću zato šta je računat na takav način koji uopće ne dopušta da to nazovete dodatkom.

Suprotno navodima predlagatelja amandmana namjera je upravo dodatno zaštiti radnika dajući mu pravo na minimalnu plaću i u slučaju kada se ugovor o radu u pojedinom mjesecu odnosi samo na dio mjeseca što temeljem dosadašnjih zakonskih odredbi nije bilo na pravilan način prepoznato u sudskoj praksi. Ujedno ako radnik koji je u radnom odnosu, ali ne radi zbog određenih okolnosti ne dobiva plaću već naknadu plaće tada se odredbe Zakona o minimalnoj plaći odnose samo na plaću kao naknadu za određeni rad, a ne i na slučajeve kada radnik ne radi i ostvaruje pravo na naknadu plaće.

Znači dodati ovom zakonu koji i ovako zapravo ne štiti tu bijednu minimalnu plaću, iznos te bijedne minimalne plaće, dodati odredbe da radnik će dobiti isplatu pune plaće ako provede na radu odnosno ako ostvari to vrijeme provedenog na radu, ovakve neke fascinantne znači konstrukcije da plaća ne može niti isplatiti ako radnik ne provede neko vrijeme u radu koje je određeno ugovorom. Znači ostavlja se prostor da se radnika pošalje kući jer tog dana nema posla i da se radniku na kraju mjeseca isplati manja plaća. Ne samo da se ostavlja mogućnost da se to desi, već se to i dešava. To se i dešava. Znači radnike pošalju kući jer poslodavac taj dan nema posla i ne isplati mu se plaća u punom iznosu, znači bijedne minimalna plaća od 3.400 kuna neće biti isplaćena radniku koji je radio puno radno vrijeme cijeli mjesec jel poslodavac nije imao potrebe za njim u nekim određenim satima. To je sociopatija, znači da čovjeka zaposlite, da mu date radno mjesto, da komunicirate s njim da ćete radit za, za taj bijedni minimalac, da radnik to prihvati i da ga se na kraju mjeseca prevari. Znači ovo su prevare koje da netko to napravi mimo zakona završili biste u zatvoru, a sada će zakon dozvoliti da se radnicima to radi, znači ovo je ozakonjenje kriminala i zapravo prava potvrda onoga što RF stalno govori, nije samo problem korupcija, problem je ozakonjena korupcija. Vi ovdje ozakonjujete korupciju, eksploataciju radnika i bogaćenje na temelju radnika koji rade za najmanje plaće i da se razumijemo to su poslodavci koji ostvaruju ogromne dobiti. Otežani uvjeti rada specifična su kategorija koja ovisi o uvjetima obavljanja posla, kao i o vrsti posla svakog pojedinog poslodavca. Stoga otežane uvjete rada treba definirati pojedinačnim pravnim izvorima koji su ugovoreni, utvrđeni ili propisani prilagođavajući ih sadržajno i visinom povećanja plaće stvarnim uvjetima rada u praksi. Ne prihvaćam obrazloženje potpredsjedniče. Ovaj, naime kod prethodnog … [[Govornik se ne razumije]] amandmana pozivali smo se na Zakon o radu zato što to nije predviđeno. U čl. 94. pravo na povećanju plaću govori baš o otežanim uvjetima rada tako da ne vidim razloga da ista formulacija iz čl. 94. Zakona o radu bude izbrisana u tom stavku Zakona o minimalnoj plaći. Tako da ovdje nismo dosljednji od strane, dakle tu predlagatelj nije dosljedan, a ne vidim razloga jer u biti nema ni razloga i ići u ove izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći jer se i dalje de facto izigrava onaj smisao zbog kojeg smo i išli u promjene tog zakona, a to je rad na crno i izbjegavanje pozitivnih propisa RH zato što će poslodavci i dalje imati manevarski prostor da radnicima ne isplaćuju minimalnu plaću. Tražite glasovanje?

Dakle, kao što smo rekli, tražimo da se proširi pravo na povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu i za otežane uvjete rada, otežane uvjete rada. I to je to. Minimalna plaća kao što je već rečeno je osnovna plaća, od nje se polazi. To je ono što mora biti donja granica.

U procesu izrade nacrta prijedloga zakona svi socijalni partneri, kako sindikalna tako i poslodavačka strana su se usprotivili ovakvom prijedlogu argumentirajući svoje protivljenje da bi se time dodatno oslabilo kolektivno pregovaranje. Također HUP i sindikalne središnjice izrazili su čvrstu volju da u narednom razdoblju intenziviraju bipartitno pregoravanje i sklapanje novih sektorskih kolektivnih ugovora.

Isto tako aktivno se u određenim sektorima sprječavanje formiranje sindikata i sindikalno udruživanje, a time i kolektivno pregovaranje. Tako da mi ostajemo pri ovom amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Upozorila bi još samo da upravo određenim začkomicama koje su stavljene u ovaj zakon, a koje smo svi mi na ovoj strani pokušavamo amandmanima ispraviti ste ugradili u ovaj prijedlog mehanizme koji će zapravo omogućiti da oni poslodavci koji ne žele isplaćivat minimalnu plaću u iznosu koji će biti propisani koji je vaš premijer najavio da će, da će biti novi iznos propisan uredbom, da neće morat to radit, da to neće morat radit. I ja ću i kolegica vjerojatno Katarina i kolege iz SDP-a i svi na ovoj strani ćemo vam vrlo rado, evo kroz par mjeseci donijeti primjere ugovora da vam pokažemo šta ste omogućili ovim prijedlogom zakona i kako vaši argumenti i branjenje ovog ne stoji. Hvala.

Pa evo iskoristit ću da dodam samo onome što je bilo rečeno, ovdje opet odbijate uvesti u zakon otežane uvjete rada, a pozivate se na Zakon o radu, pa Zakon o radu propisuje povećanje plaće za otežane uvjete rada. Ako se propisuje da se otežani uvjeti rada izuzimaju od minimalne plaće, to bi bilo dosljedno, to bi bilo dosljedno, a da ne kažemo da bi trebalo znači otežane uvjete rada ono konsekutivno znači provesti kroz cijeli ovaj zakon, mislim nema apsolutno nikakvog razloga ako imate prekovremeni rad, blagdanom, rad nedjeljom, ako imate znači sve druge dodatke da nemate otežane uvjete rada i sad ste ovdje i priznali, pa ste u zakonu, to je dobro da je zakonodavac uveo još neke nove, još neke nove odrednice odnosno da ste dodali još neke nove dodatke koji trebaju biti izuzeti od minimalne plaće, ali zašto niste uveli otežane uvjete rada? Mislim otežani uvjeti rada su stvarno jedna važna sastavnica koja stvarno otežava rad i radnici bi trebali biti plaćeni više. Radnice Saponie rade u nogu ono do gležnjeva u vodi nakon što padne jedna kiša u njihovom gradu i oni ne dobiju apsolutno ništa za to jer im jednostavno poslodavac ne priznaje niti otežane uvjete rada, šta da kažemo više, a zakon ih uopće ne štiti niti ste to jasno ovdje odredili. Ali ono što se meni čini zapravo bez obzira sad na tu, to vaše prihvaćanje, ne prihvaćanje da baš ovi otežani uvjeti rada pokazuju kako ste, zašto ste vi uopće donosili ove izmjene i dopune zakona. Znači vi uopće niste donijeli ove izmjene i dopune zakona zato da biste pomogli radnicima nego zato što dana 29. listopada, a do 31. listopada treba se donijeti uredba o visini minimalne plaće i po zakonu ta minimalna plaća mora svake godine biti veća. Da biste dodali tome neku težinu što ste dali 350 kuna radnicima, bijednih 350 kuna radnicima u vrijeme inflacije [[Upadica: tražite glasovanje?]] još donosite ove izmjene i dopune da ispada da radite nešto na tome, tražim glasanje.

Ona je potpuno u krivu pa čak ću biti slobodan reći da pomalo vrijeđa inteligenciju svih nas ovdje kada kaže da se vlada poziva na Zakon o radu.

Amandman se ne prihvaća obzirom da je prihvaćen amandman kojim se u cijelosti briše Članak 5. konačnog prijedloga zakona.

Ovim zakonom ne određuju s rokovi za isplatu plaće slijedom čega se ne može propisivati niti prekršajna odgovornost. Pitanje rokova za isplatu plaće uređuje se Zakonom o radu kao općim Amandman se ne prihvaća. Propisi međusobno moraju biti horizontalno usklađeni pa su tako prekršajne odredbe ovog zakona usklađene s Prekršajnim zakonom. Proširenje novim stavkom kojim bi se propisivalo kazne u okolnostima kada je više radnika zakinuto za minimalnu plaću je nepotrebno jer će se tada primijeniti Prekršajni zakon koji u Članku 39. već uređuje kako postupiti u slučaju stjecanja prekršajnih djela pri čemu propisuje i način izračuna maksimalnog iznosa izrečenih novčanih kazni kod stjecanja.

Aha, dobro, pa mislim da opet ne mogu baš prihvatiti obrazloženje jer članak ne bi ograničavao najveću moguću kaznu za poslodavca, za poslodavce koji broje više tisuća radnika bilo bi dobro da zapravo ograničeni najveći iznos kazne, da ne bude zapravo ograničen najveći iznos kazne, da bude ipak značajan. Jer ako, imamo neke poslodavce koji krše zakon i propisuju se tako niske naknade odnosno tako niske kazne oni će i dalje znači kršiti zakon. Nažalost imamo opet od sindikata potvrdu da se vrlo često poslodavci i odlučuju na kršenje zakona svjesno jer je kazna nedovoljno poticajna da ne krše zakon.

Dobro, evo da i vi priznate jednom. Naravno. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. 20. amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Amandman se ne prihvaća obzirom da se radi o prijelaznoj zakonskoj odredbi kojom se uređuje djelovanje novih zakonskih odredbi na slučajeve i odnose koji su nastali za vrijeme dok je bio na snazi prijašnji propis, nije prihvatljivo brisanje iste. Naime, članak, taj članak je suvišan. On je knjigovodstveno pitanje, on nije pitanje norme, a kad je već spomenuta norma, ovdje je riječ samo o ugovoru u radu, ovdje nema kolektivnih ugovora, ovdje nema niti pravilnika o radu koji su jednostrani akti. Ja isto imam ugovor o radu, potpisan prije nekih 20 godina, moja plaća je usklađena na temelju onih parametara koji su u tom ugovoru, ali u svakom slučaju nisu više oni iznosi koji su bili prije 20-tak godina jer je to de facto nepotrebno. Onog trenutka kada vlada svojom uredbom propiše šta je minimalna plaća na svima je da se usklade neovisno o tome što piše u ugovoru, zato što je tome tako. 21. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Postaje sastavni dio zakona. Naknadna procjena učinaka propisa primarno je potrebna zbog uvođenja novog čl. 3a. kojom se određuje da će se povećanja plaća utvrditi kolektivnim ugovorima koji su prošireni sukladno Općem propisu o radu. Obzirom da je kolektivno pregovaranje proces koji ima svoj tijek rok od jedne godine ne bi bio dostatan za sklapanje kolektivnih ugovora za različita područja, te za njihovo proširenje slijedom čega se ne bi mogli utvrditi niti učinci takve nove zakonske odredbe. Da, ne prihvaćam ovo obrazloženje, zašto? Naime, bilo je puno razgovora i to smo čuli od vaših kolega o tome da se prekovremeni rad, sav dodatni rad odredi znači postocima, znači da se odredi u kojem postotku se treba plaćati prekovremeni rad, rad nedjeljom, rad blagdanom, za otežane uvjete, minuli rad, smjenski rad itd. i neki sindikati su predložili da se to ne odredi tako da se u ovom zakonu odrede ti postoci u kojem iznosu bi trebalo isplaćivati te dodatke. No to su učinili samo zato što očekuju da će se kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj poboljšati i nama je znači kolektivno pregovaranje na 46%, palo je za nekih 20% samo zadnje dva 10-ljeća, mi smo na samom dnu po pokrivenosti kolektivnim ugovorima u Europi. Na direktivu EU o minimalnoj plaći vlada je dala pa praktički negativno mišljenje odgovorivši da premreženost kolektivnim ugovorima od 70% je nedostižni ideal, dakle ne postoji niti strategija, niti volja zakonodavca da se stvarno provede ovo što ste vi ovdje htjeli, a to je da se pusti da se ne odredi iznosima i postocima kolko treba platiti dodatni rad, al da se onda nakon godinu dvije odnosno stavili ste dvije, napravi procjena. Znači mi moramo premreženost kolektivnim ugovorima sutra početi mijenjati i poboljšavati, ali nema strategije, nema plana i zapravo tu je zakonodavac sa figom u džepu prihvatio ono što su neki sindikati, al nisu svi sindikati predložili da se ipak ne odredi taj postotak. Tako da će i neki sindikati tu reagirati i reći da to nije dobro rješenje, zato smo stavili jednu godinu, pa da vam damo šansu da nakon jedne godine ipak promislite o tim postocima i da vidimo koliko je zapravo premreženost kolektivnim ugovorima se poboljšala i da onda vidimo gdje smo i možemo li to popraviti, tako da ću tražiti da se glasa o ovom amandmanu. Zastupnica Katarina Peović predložila je HS i donošenje slijedećeg zaključka: Poziva se Vlada RH da minimalnom plaćom osigura dostojanstvenu plaću sukladno čl. 56. Molim predstavnicu predlagatelja da se očituje o predloženom zaključku. Prijedlog zaključka se ne prihvaća. Temeljem Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći ne uređuje se visina minimalne plaće jer je ista predmet uređenja Uredbe o visini minimalne plaće kojom se utvrđuje iznos za svaku pojedinu kalendarsku godinu.

ponoviti postupak notifikacije prema Europskoj komisiji državama članicama. Tehnički propis za koji je postupak notifikacije proveden mora sadržavati odredbu da je isti notificiran sukladno Direktivi 1535. I konačno, direktivom se također propisuje hitni postupak, namijenjen hitnom usvajanju nacionalnog nacrta, podložan određenim uvjetima odnosno ozbiljnijim i nepredvidljivim okolnostima vezanim uz zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti odnosno zaštitu životinja ili biljaka. Propis koji je bio notificiran po hitnom postupku može se donijeti odnosno uputiti u daljnji zakonodavni postupak neposredno nakon što komisija potvrdi prihvaćanje razloga za notifikaciju nacrta tehničkog propisa po hitnom postupku. Prema sudskoj praski suda EU, ne ispunjavanje obveze notifikacije predstavlja bitni procesni nedostatak u postupku donošenja predmetnog tehničkog propisa, što podrazumijeva da svaki zainteresirani pojedinac može osporiti zakonitost takvog propisa pred nacionalnim sudom i pozvati se na njegovu neprimjenjivost. Tijekom 2019. godine RH, RH je uputila ukupno 6 nacrta propisa u postupak notifikacije. Isti broj je uputila i 2020. godine, a primila je 2019. i 2020. ukupno negdje oko 1.600 propisa drugih država članica. Do listopada 2021. godine RH je uputila na notifikaciju 9 propisa i to su uglavnom propisi iz oblasti poljoprivredne. Ukupno je od dana ulaska u EU notificirano 68 hrvatskih, hrvatskih propisa, kao što su recimo nacrt prijedloga Zakona od sprječavanja, nošenja i širenja te invazivnih stranih vrsta, Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana, Zakon o igrama na sreću itd., itd. Zaključno javna rasprava o ovom prijedlogu zakona provedena je 30 dana u periodu od 30.7. do 30.8. ove godine i na ovaj prijedlog zakona nije bilo komentara. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, ovaj bi zakon trebao unaprijed spriječiti moguće prepreke u slobodnom kretanju roba na unutrašnjem tržištu EU. Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganju je na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećim, važećih propisa koji se odnose na taj proizvod. Bez obzira što smo članica EU još uvijek na naše tržište stiže roba koja nije identične kvalitete. Tko bi to trebao kontrolirati? Tko bi trebao kontrolirati takvu robu bez obzira na odgovornost gospodarskog subjekta koji je odgovoran za točnost podataka? Dakle vaše, kroz vaše pitanje se upravo i vidi logika donošenja ovog zakona. Mi notifikacijom prijavljujemo komisiji i ostalim državama članica propise kojima smo definirali određene tehničke specifikacije za proizvode i očekujemo da se te tehničke specifikacije onda i i ovaj primjenjuju i poštuju kada se njihovi proizvodi stavljaju na naše tržište. To je suština notifikacije naših propisa i općenito instituta notifikacije da svi gospodarstvenici u roku od 3 mjeseca budu upoznati na širokom EU prostoru, prostoru jedinstvenog tržišta budu upoznati sa svim tehničkim standardima koji se očekuju od stavljanja njihovih roba na tom tržištu.

Mene zanima kako to da ste se odlučili sad raditi zakon, u kojem dijelu je uredba bila manjkava odnosno što ste zaključili da bi bilo bolje, neki razlozi zašto je bolje da ste se odlučili na zakon nego ostaviti uredbu jer kad malo uspoređujete uredbu i zakon nema tu nekakvih ovaj velikih i bitnih razlika. Nešto malo ima, ali iz te uredbe iz 2015. mi funkcioniramo i kao što ste rekli imali smo 6 notifikacija, dobivamo sve ostalo, dakle zanima me koji su bili motivi da ste se odlučili na novi zakon. Dakle, do sad smo imali kao što ste rekli ovaj, ovo uređeno uredbom u kojoj je bila preuzeta Direktiva 34, odredbe Direktive 34. Znamo da uredba nikada u cijelosti ne definira cijelu materiju kao što to definira zakon, kao što će to definirati i ovaj prijedlog zakona. Ovdje su dati svi mehanizmi koji se koriste i države članice i države predlagateljice u postupu notifikacije. Propisani su rokovi, propisane su obveze. I mislimo da će s ovim zakonskim tekstom biti dana veća mogućnost korisnicima to je našim gospodarstvenim subjektima da se upoznaju sa mehanizmom prijave odnosno notifikacije.

Moje pitanje glasi i obično se to događa kod implementacija pojedinih direktiva, koji je manevarski prostor bio predlagatelju da direktivu implementira na ovaj ili onaj način. Dakle, u obrazloženju koje je uz zakon imate članaka gdje o direktivi. Direktiva je preuzeta u potpunosti i onda imate drugi nije potrebno preuzimanje. Što je ono što je o čemu je u stvari vlada i o čemu mi odlučujemo? Je li samo copy paste ono što treba ili možda imamo nekog manevarskog prostora osim osjećaja za višu pravnu snagu da se dakle da nešto reguliramo onako kako mi mislimo da treba. Naravno to je sve stvar percepcije.

Poštovani državni tajniče, temeljem provedene analize zaprimljenih notifikacija u području nacionalnih tehničkih propisa, a sukladno uredbi te zaprimljenim preporukama Europske komisije u okviru europskog semestra za 2020. godinu pokazala se potreba da se navedene aktivnosti poboljšaju, a u cilju bolje integracije RH na unutarnjem tržištu EU. Koji su to točno poboljšanja, kojim ćemo ovim prijedlogom zakona uspjeti realizirati?

Na taj način ćemo, smo ovdje uredili dakle mogućnost da i tvrtke mogu dati svoj doprinos u komentiranju u direktnom, dakle preko web stranice Europske komisije direktno učestvuju u komentiranju onih dijelova propisa drugih zemalja koji su životno bitni za njihovu poslovnu egzistenciju. Dakle, dali smo jedan široki prostor i očekujemo da će naši gospodarstvenici se aktivne uključiti zbog vlastite poslovne sigurnosti u, u korištenje ovih mehanizama iz TRIS baze. Do sada to nisu radili.

Zahvaljujem se, dakle kao što sam rekao na ovaj način, dakle provođenjem odredbi ovoga zakona će i naši gospodarstvenici imati mogućnosti i imat će široko otvoren prostor da komentiraju i daju svoje mišljenje na nacrte propisa koji će biti za njih aktualni u, na europskom tržištu i da li će to raditi putem TRIS-a, središnjice TRIS-a u Ministarstvu gospodarstva ili će raditi neposredno u komunikaciji sa, sa Europskom komisijom to je sad stvar izbora, ali definitivno smo ovim otvorili njima mogućnost da se više angažiraju jer je činjenica da nisu naši gospodarstvenici konzumirali ovo svoje pravo.

Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić.

Kolegice i kolege, evo nakon ovih rasprava koje smo imali za Odboru za gospodarstvo mislim da smo dobro zaključili što bi i kako bi to trebalo izgledati u zakonu odnosno ovom prijedlogu zakona iako je ovaj zakon jedan od zakona s kojima se rijetko srećemo bez obzira na to što je vezan za informacijsko društvo koje se kao pojam u EU spominje od početka '90.-tih godina. Zbog razumijevanja ću samo napomenuti da se informacijsko društvo definira kao suvremeno društvo koje je svoj gospodarski, znanstveni i kulturni razvoj zasniva na uvođenju i širenju računalne i telekomunikacijske tehnologije te stvaranju, obradi i prijenosu informacija kao temelju za rast produktivnosti društva.

U Hrvatskoj je informacijska središnjica za TRIS zapravo u Ministarstvu gospodarstva i koordinira postupkom notifikacije u Hrvatskoj te surađuje sa Europskom komisijom čiji je TRIS zapravo i središnji alat. Evo sad smo čuli od gospodina tajnika da zaprimamo na nivou godišnje, godine otprilike oko 800 propisa iako je na Odboru za gospodarstvo bilo rečeno negdje između 600 i 700, očito imate nove informacije, nove podatke tako da je to broj propisa koje se trebaju ovoga uskladiti, pregledati i zapravo to su nekakvi notificirani nacrti drugih članica EU. Kad govorimo o TRIS-u moramo imati na umu da je ovaj alat namijenjen prvenstveno poslovnim subjektima odnosno gospodarstvenicima. Naime, budući da je riječ o nacrtima propisa na EU razini izuzetno je važno da oni znaju koja je država odlučila regulirati određeno područje odnosno koja država namjerava regulirati određeno područje pa stoga središnjica za TRIS usko surađuje sa HUP-om, HOK-om, gospodarskom komorom, sa svim tijelima državne uprave kao i sa izvoznicima. Izuzetno je važno da se gospodarstvenici na vrijeme informiraju o namjeri pojedine članice, da regulira određeno područje budući da se radi o neusklađenim i ne harmoniziranim područjima i propisima, a izuzetno je važno da se gospodarstveni mogu na vrijeme pripremiti za nove uvjete poslovanja. Isto tako, ukoliko dođe do kršenja slobode kretanja roba, gospodarstvenici mogu to odnosno na to mogu upozoriti. Već sam napomenuo da je TRIS alat Europske komisije, ali moram napomenuti i to da je to u biti zapravo preventivni mehanizam jer se zapravo radi o nacrtima propisa pa se može utjecati na konačan sadržaj pojedinog propisa ukoliko bi se u tom nacrtu uočilo stvaranje bilo koje vrste prepreka za naše gospodarstvenike. Isto tako moram napomenuti da je do sada postupak notifikacije odnosno postupak službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva u RH bio i još je uređen uredbom o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva. Zbog velikog broja izmjena i promjena u odnosu na direktivu, evo maloprije smo čuli od gospodina tajnika objašnjenje, na direktivu koja je prenijeta u uredbu javila se potreba da se to sveobuhvatno uredi zakonom. Stoga je i predložen Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva kojim je potrebno propisati tijek notifikacije odnosno kojim će se pokušati poboljšati i detaljnije regulirati postupak notifikacije u cilju bolje integracije RH na unutarnje tržište EU. Znači zapravo ćemo između ostaloga definirati kako ćemo dati priopćenja nacrta tehničkog propisa i propisa o usluga informacijskog društva Europskoj komisiji. Uz to će se propisati i obveze nacionalnih nadležnih tijela koja pripremaju tehničke propise, a propisat će se i zadaci nacionalne kontaktne točke odnosno središnjice za TRIS. Isto tako definira se način obrade i distribucije notificiranih nacrta tehničkih propisa drugih država članica i država članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu EFTA koje su potpisnice sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske i Turske kao i obvezu praćenja analize tih notifikacija od strane nadležnih tijela i način sudjelovanja nadležnih tijela i predstavnika poslovne zajednice i zainteresirane javnosti u postupcima notifikacije nacrta propisa drugih država članica. Dakle, tijelo državne uprave može dati komentar na tekst nacrta spomenutih propisa, međutim u slučaju propisa koji dolaze iz članica EU tijelo državne uprave može dati i detaljno mišljenje na te nacrte ukoliko smatra da bi se predviđena mjera mogla stvoriti prepreka slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog društva ili slobodi poslovnog …/nerazumljivo/… pružatelja usluga u okviru unutarnjeg tržišta EU. Važno je za napomenuti da predstavnici strukovnih udruženja i zainteresirana javnost također mogu podnijeti svoje primjedbe s tim da ih podnose putem središnjice TRIS-a. Znači dužni ste ju predati u središnjicu TRIS-a koja će nakon toga napraviti korake koje je potrebno. A oni uz to moraju još dobiti i potvrdu tijela državne uprave u RH koje je nadležno za upravno područje nacrta propisa na koji se odnosi pojedina primjedba.

Pa će onda govorit u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Mladen Karlić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege, pred nama je prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog sustava ili tzv. TRIS, informacijski sustav tehničkih propisa. Postupak notifikacije nacrta tehničkih propisa uređen je Direktivom EU iz 2015. 1535 Europskog parlamenta i vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog sustava. U poslovanju svake tvrtke iznimno je važan uspjeh. On je moguć samo ako se otkriju i otklone sve prepreke koje bi mogle imati negativan učinak i upravo donošenjem ovog zakona i usklađenja sa Direktivom EU iz 2015. sprječavaju se prepreke ili smanjuju prepreke na unutrašnjem tržištu, tržištu EU te tako postaju zapravo alat za dijalog između Europske komisije i država članica odnosno jel poduzetnika praktično sa svojom državom odnosno Ministarstvom gospodarstva u kojem čijem sastavu je i TRIS. U skladu s Direktivom EU iz 2015. nadležna tijela država članica su u obvezi obavijestiti Europsku komisiju, druge države članice i zainteresiranu javnost znači gospodarske subjekte i druge sudionike o svim nacrtima nacionalnih tehničkih propisa o proizvodima i uslugama informacijskog društva prije nego što budu usvojeni u nacionalno zakonodavstvo. Dakle, postupkom notifikacije omogućava se Europskoj komisiji i članicama EU pregled tehničkih propisa koje države članice namjeravaju uvesti za proizvode i usluge informacijskog društva prije njihovog usvajanja. Na taj način postiže se sukladnost tih propisa sa pravom EU inače je li unutarnjeg tržišta te se sprječava stvaranje novih trgovinskih prepreka u unutrašnjem tržištu EU. Obveznik provođenja notifikacije je javno pravno tijelo koje je stručni nositelj izrade tehničkog propisa, a koje dostavlja nacrt tehničkog propisa Europskoj komisiji putem središnjice za TRIS, a to je kod nas Ministarstvo gospodarstva. Od datuma notifikacije nacrta nastupa razdoblje mirovanja od 3 mjeseca tijekom kojeg država članica koja je poslala notifikaciju ne može usvojiti predmetni tehnički propis. Ako se utvrdi da je notificirani nacrt može stvoriti prepreke slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog sustava Europska komisija i druge države članice mogu dostaviti detaljno mišljenje državi članici koja je notificirala nacrt. Detaljno mišljenje ima učinak produljenja razdoblja mirovanja za dodatna 3 mjeseca za proizvode i dodatno 1 mjesec za usluge. Ako nacrt tehničkog propisa značajno izmijenjen, nadležno tijelo je dužno ponovo notificirati nacrt sa primjenom novog razdoblja mirovanja. Postupak notifikacije završava dostavom konačnog teksta tehničkog propisa koji mora sadržavati odredbu da je notificiran u skladu sa Direktivom iz 2015. godine. U RH u postupak notifikacije trenutno je uređen Uredbom o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva, Narodne novine broj 105/

Izvolite.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, ja ću, neću čitati sve ono što piše ovdje u ovom obrazloženju, niti to prepričavati nego htjela bi o prijedlogu ovog zakona govoriti o formi i o sadržaju. Često imaju neki zakoni koji zaista su tehnički i ovo je jedan od takvih tehničkih propisa i oni u našoj sabornici ne izazivaju baš nekakvu pretjerano veliku raspravu jer se tu ne možemo baš sukobljavati i davati neke povrede Poslovnika i nešto drugo pa onda prolazi ispod, ispod radara javnosti. Ali riječ je o jedno propisu koji je dosta bitan. Ja ga čitam na način, zašto je on bitan, zato što Hrvatska svojim zakonodavstvom zaista mora pokazivati da je članica EU, da je na tradiciji dobrih praksa EU i tu formu zadržavamo. Nije slučajno da sam pitala državnog tajnika, dakle mi imamo uredbu iz 2015., direktiva na koju se pozivamo su iz 2012. i 2015., tu uredbu ste pretočili u zakon, ja inače nekako mi se čini da je bolje da je zakon, ima, iz jednog drugog razloga. Uredbu donosi vlada, zakon donosi sabor. Dakle, sabor ima prilike da raspravlja, da odlučuje, da razumije što je, da u javni prostor još jedanput ponovi ovo sve zajedno. Kad vlada donosi uredbu uvijek to mislim da treba biti i uredba podzakonski akt što i je po svemu svojem i ovdje onda zapravo pokazujemo da želimo biti jedna pristojna, uljuđena europska zemlja, želimo imati zakone koji su isti zakoni kao svih drugih članica, ali onda dolazimo i do sadržaja. Dakle, ima puno, puno stvari gdje mi s jedne strane pokazujemo jedno, a s druge strane pokazujemo jednu drugu sliku. Znate formalno sve ok, a sadržajno tu nešto malo zahirimo. Ove zakone ne donosimo mi, mi govorim o saboru, zato da bi onda na kraju godine kad je što smo u godini radili mogao predsjednik sabora ili onaj koji govori reći u proceduri je bilo toliko prijedloga, toliko smo donijeli, toliko smo izglasali, toliko je bilo izmjena i dopuna, dakle ne samo zbog tih kvantitativnih stvari nego zbog kvalitativnih stvari. Zakone donosimo da bi olakšali život ljudima, da bi olakšali život ovdje konkretno našim gospodarstvenicima. Kao što se i navodi dakle, unutarnje tržište je tržište i da je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Mi imamo gospodarstvenike kojima mi moramo pomoći, koji moramo pružiti nekakvu ruku i kojima treba usmjerenja. Dakle, kad se govori o tome koje su bitne stvari koje će se urediti zakonom onda kaže veći doprinos te aktivno uključivanje predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti. Ako to piše u obrazloženju, ako to piše u zakonu, ako to ne uspijemo postići u realnom svijetu đaba smo krečili. S jedne strane ovaj zakon kao što vidim nije baš izazvao neku veliku želju za raspravom u ovom saboru, on će proći u prvom čitanju vjerojatno bez nekakvih velikih potresa će proći u drugom čitanju. Ovo je jedan propis koji će relativno onako ko sa nožem kroz maslac proći kroz ovaj sabor i imat ćemo ga kao što sad imamo uredbu, ali je onda bitno što će se po tom zakonu raditi. Koji će se aktivnosti napraviti da naši gospodarstvenici zaista aktivno sudjeluju. Vi ih morate vući za ruke, morate ih obavještavati, morate ih educirati, morate inzistirati. Dakle, mi na razini godine smo imali 6 propisa koji su bili, s kojima smo išli u notifikaciju.

Ali kad vidite ono što dobivamo s razine EU je 600 do 700 propisa na razini godinu dana. Uopće tko će pratiti 600 do 700 propisa? Nitko. Dakle, to što dolazi iz EU treba biti nekako strukturirano po nekakvim grupama interesa. Mi danas i to pogledajte svi smo na svojim pametnim telefonima, svi smo na svojim laptopima, svi možemo dobiti u realnom vremenu realno brzu informaciju u onaj Google koji sve zna dovoljno je par ključnih riječi da vam on izbaci van. Dakle, ono što je važno, važno je da Ministarstvo gospodarstva na, zaista na svojim mrežnim stranicama kontinuirano ima sve podatke. Važno je da gospodarstvenici znaju da to postoji. Važno je da se njih educira. Dakle oni su po različitim udruženjima, važno je da dođe do tamo informacija, ljudi ako ćete htjeti ići i raditi negdje u nekakvoj zemlji, a ja sam inače i to ni ne tajim, ja mislim da je za Hrvatsku jednu dobro da je članica EU, inače mislim da je puno bolje da ste u društvu boljih od sebe i da od njih nešto učite nego da ste u društvu loših, generalno, dakle to vam je ono da li vam je bitno da budeš prvi u svom selu ili recimo sedmi u gradu. Ja bih se uvijek više odlučila biti sedmi u gradu nego prvi u svom selu jer onda iz svoje niše komoditeta ne izlaziš van. Dakle, ono što bi htjeli odnosno što bi ja htjela da svi vide koje su nama prednosti EU i u svom poslovanju. Danas to ljudi vide mogu otići raditi u Njemačku i to im nije problem. Dakle, nije to bio, to je bio jedan od načina da djeca mogu ići studirati bez većih problema, ali jedna od načina treba da se EU otvorila i našim gospodarstvenicima, ali da bi oni tamo mogli ići, da bi mogli raditi, da bi mogli suvereno biti na tom tržištu moraju jednako tako biti uključeni da znaju što se događa. Ne da ih svaki put, ne treba baš svaki put svako lupiti nosom o zid i tek onda se probuditi i reći lupio sam nosom o zid. I dakle, mi ćemo imati formalno zakon, ovaj zakon će relativno jednostavno proći, ali iza toga nije uloga ministarstva i ljudi koji rade da sjede i kažu mi to imamo na našim mrežnim stranicama svako tko dođe može se interesirati. Uloga ministarstva i to moramo rasvijetliti mora biti nekakva drugačija, edukacija, vući za rukav, obavještavati, imat popis udruga. Udruga na znam drvne industrije sad stvarno govorim napamet, ne govorim, govorim dakle udruga proizvođača tih i tih pa da od ministarstva dođe obavijest prema njima, nekakav link, nekakav mail, sad vam je u procesu notifikacije taj i taj propis pa ako ćete htjeti izvoziti svoj parket, sad zaista govorim u Portugal morate o tome voditi računa. Dakle, mi moramo otići korak dalje. Mi do sad smo u svom životu nekako i u funkciji državne uprave bili da je državna, da su svi ovi građani u ako hoće doći pa mogu doći, pa im je državna uprava negdje. Mi se moramo krenuti ponašati drugačije. Dakle, svi ti gospodarstvenici su nam važni i moramo biti na uslugu njima. I ja ovaj zakon i sve ove odredbe i pogotovo onu gdje govorite da je važno obavještavanje čitam na taj način.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče gospodine Horvat sa suradnicom, uvažene zastupnice i zastupnici, pred nama je Prijedlog Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o usluga informacijskog društva TRIS. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU te se u prilogu dostavlja i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU. Naime, temeljem provedene analize zaprimljenih notifikacija u području nacionalnih tehničkih propisa sukladno uredbi te zaprimljenim preporukama EU u okviru europskog semestra za 2020. godinu pokazala se potreba da se navedene aktivnosti poboljšaju u cilju bolje integracije RH na unutarnjem tržištu EU. Donošenjem ovog zakona osigurat će se da unutarnje tržište koje obuhvaća prostor bez unutarnjih granica u kojemu je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala dođe do zabrane količinskog ograničenja kretanja robe te mjera koje imaju jednak učinak. Time će se osnažiti jedno od osnovnih načela EU, a to je ono o slobodi kretanja ljudi, dobara, usluga i kapitala. Uređivanjem predmetnog područja predloženim zakonskim prijedlogom očekuje se bolja i veća primjena postupka notifikacije kada javnopravna tijela donose tehničke propise i propise o uslugama informacijskog društva te time u nacionalnom zakonodavstvu otklanjanje potencijalnih pravnih posljedica koje bi mogle proizići iz nepoštivanja obveze provedbe predmetnog postupka. Očekuje se aktivnije sudjelovanje nacionalnih javnopravnih tijela u provedbi postupaka notifikacija nacrta propisa drugih država članica EU. Podnošenjem većeg broja primjedbi, komentara i detaljnih mišljenja te time bolja integracija na unutarnje tržište EU sukladno preporukama komisija. Također, očekuje se i veći doprinos te aktivnije uključivanje predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti u postupke donošenja propisa drugih država članica EU, a sve u cilju doprinosa sprječavanju stvaranja prepreka slobodi kretanja roba i pružanja usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, a koje bi mogle utjecati na njihove aktivnosti kada posluju na unutarnjem tržištu EU.

Evo kroz izlaganja predstavnika klubova i kroz izlaganje gospodina tajnika čuli smo zapravo što je definirano u ovom zakonu. Znamo da je to izuzetno važno za naše gospodarstvenike i znamo da će naši gospodarstvenici sigurno imati od toga koristi ukoliko se taj posao odradi dobro i korektno. Kroz raspravu koju smo imali na odboru i danas što smo čuli ovdje u ovim našim raspravama zapravo smo vidjeli koji je proces slanja pojedine dokumentacije do Europske komisije, vidli smo tko su posrednici i u principu tu nema nekakvih velikih tajni. Sve je regulirano, sve je definirano i to je dobro.

Jasno je da ne mogu i ne smiju imati pristup do TRIS-a s obzirom da je to alat Europske komisije i kad bi svi gospodarstvenici iz svih država pristupali tom sustavu to ne bi bilo dobro. Međutim, ono što bi bilo dobro odnosno što mi smatramo da bi bilo dobri i što ćemo vjerojatno i predložiti za slijedeće čitanje je da se napravi jedinstveni portal na kojem bi bile sve informacije vezane iz TRIS-a. Tako da bi zapravo gospodarstvenici mogli pristupiti do tih informacija bez svojih posrednika. Čuli smo sada evo zapravo da središnjica za TRIS surađuje sa HOK-om, sa gospodarskom komorom, sa izvoznicima, znači ukoliko gospodarstvenik želi nešto doznati, ukoliko želi imati točnu informaciju mora ići preko tih udruga. Ukoliko bismo napravili jedinstveni portal na kojem bi to bilo dostupno naravno uz određene kontrole, autentikacije i autorizacije gospodarstvenik bi to mogao zapravo riješiti iz svojeg ureda i na drugačiji se način pripremiti za izlazak na neko tržište odnosno za poštivanje propisa koji su na snazi u nekoj državi EU.

U Narodnim novinama 105/15 objavljena je Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o usluga informacijskog društva. Stupanjem na snagu ovoga zakona ta uredba će prestati važiti. Kako je rekao državni tajnik donosimo zakon zbog osjećaja da nam treba viša razina pravnog reguliranja, a ovaj zakon ima još nekoliko koristi, prvo donosi se u dva čitanja i dobro doći za popunit vrijeme petkom ujutro jer obično ovako kratkoraspravni zakoni popune vrijeme petkom ujutro između amandmana i glasanja i onda još k tome ide u dva čitanja tako da će moći popuniti dva petka što nije, što nije ovoga što uopće nije loše.

Zakonom se u hrvatski pravni sustav dakle implementiraju dvije direktive, jedna iz 2012. i jedna iz 2015. godine. Svaki put kada se u hrvatsko zakonodavstvo implementiraju direktive koje je donijela EU dobro je podsjetiti, dobro je osvijestiti barem od strane onih političkih subjekata koji vjeruju u ideju EU i podržavaju europski put RH, a nadam se da je takvih još uvijek velika većina u Hrvatskom saboru. Što konkretno hrvatski građani pa i u skladu s ovim zakonom dobijaju od te direktive i od EU? Od ove konkretne direktive dobijaju to da primjerice da ako žele nešto izvoziti u druge države EU dakle u jedinstveno tržište da imaju određene tehničke karakteristike i propise kakve moraju zadovoljavati. Dakle, dakle ako želimo nešto prodavati lakše ćemo prodavati ovako, a ako lakše prodajemo ovako imat ćemo i nekakav bolji omjer uvoza-izvoza onda ćemo biti i malo gospodarski jači, gospodarski konkurentniji pa će i naša kuna biti jača. Tako da je ovo, ovo je akcija sačuvajmo hrvatsku kunu, a ne ono šta se potpisuje po trgovima. I sve ono i tako treba govoriti. Dakle, treba govoriti jasno. Naša kolegica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, nju ću spomenuti mogu spomenuti i kolegu Freda Matića i druge kolege, je uspjela prezentirati što je radila, a da samo jednu riječ kažemo Nutella, dakle da se kvaliteta proizvoda koja su u Hrvatskoj izjednače s onima koji su u Europi. Prema tome, ja bi volio da o zakonima kojima se EU područje implementira se čak provode malo šire rasprave u Hrvatskom saboru, a ne da se provode otprilike kao što se nekad, a to sam gledao još kao učenik na televiziji kad je sabor bio onaj prvi, kad su se ovoga implementirale ono odluke zakoni iz Skupštine SFRJ, to je bilo '90.-te poslije toga nije, ovoga tako ne bi htio da to bude sad ovako da se to sad bez rasprave radi ili barem da se kaže da se neka rasprava provela.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. A sada ćemo napraviti jednu kratku stanku do 12,00 po običaju kada ćemo kao što je i najavljeno imati glasovanje o obrađenim točkama.

kako bi ubrzano uspjeli iskoristiti Fond solidarnosti.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a jer imam jedno vrlo jednostavno pitanje u pogledu ovog zakona. Kolegice i kolege iz vladajuće većine kuda plovi ovaj brod? Da, pitam vas znate li kuda plovi ovaj brod, jer da znate gdje idete s obnovom onda ne biste i sami imali na ove izmjene zakona za koje vam je trebalo neviđenih godinu dana, a za koje ste dozvolili tek tjedan dana rasprave o njima u javnom savjetovanju, ne biste imali čak 7 amandmana i vi iz vladajuće većine. Vi ste izmislili prijedlog i sami shvatili već sada da vaš prijedlog ne valja. Znate li vi uopće kuda plovi ovaj brod kada govorimo o najvećim projektu u Hrvatskoj ikada, kada govorimo o 128 milijardi kuna štete, kada govorimo o činjenici da kroz amandmane koje smo vam predložili niste dozvolili da javna nabave bude sastavni dio kao antikorupcijski mehanizam kontrole ovog zakona. Odbili ste redovito izvještavati sabor o učincima obnove. Dakle, niste prihvatili ni jedan sadržajni prijedlog. Statistika o obnovi svima je poznata. 3% zahtjeva dosada riješenih po postojećem zakonu. Dakle, ne znate ni danas kuda plovi ovaj brod. S nostalgijom se sjećamo vremena kada je sva struka slala svim oporbenim klubovima amandmane da se zakon unaprijedi, prvi put kad smo ga radili, danas struka šalje razočarano pismo premijeru [[Upadica: Hvala vam.]] a Banovina i Zagreb [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] plaču neobnovljeni. Stanka je isto tako odobrena. Idemo sada na treći zahtjev, kolega Grbin, izvolite. U ime Kluba zastupnika SDP-a, tražim stanku i želio bih naglasiti ono što smo rekli i u raspravi o ovom zakonu. Naš stav odnosno način na koji ćemo glasati ovisit će o prihvaćanju amandmana. Da, neki amandmani su prihvaćeni, da već u samom prijedlogu zakona ima određenih pozitivnih koraka kao što je sufinanciranje cjelovite konstrukcijske obnove bez prevaljivanja iste na leđa građana. Međutim u zakonu ostaju dva osnovna problema. Prvi je koncepcijski, a to je nastavak sukoba između ministarstva i fonda. Između gospodina Horvata i gospodina Vanđelića koji direktno usporava obnovu. Umjesto da se to stavilo pod jedan krov mi ćemo i dalje imati redovita tjedna prepucavanja između Vanđelića i Horvata umjesto da jedan i drugi rade svoj posao i osiguraju da se obnova odvija. Nažalost taj konceptualni problem ostaje i u ovom zakonu. Međutim, to je politička odluka. Ono što je važnije i ono što se moglo promijeniti u ovom zakonu je puno dublje. Podignuli ste pragove za javnu nabavu, ali ste istovremeno ukinuli financijsku kontrolu obnove javnih zgrada. U državi koja je korumpirana kao što je to Hrvatska takvo što automatski zvoni na uzbunu. Ukida se financijska kontrola postupka obnove javnih zgrada. To ne samo da otvara pitanje i problem koliko će tih postupaka biti provedeno na krivi način već nas dovodi i u poziciju da u onom dijelu u kojem ćemo povlačiti sredstva iz fondova EU doživimo tzv. korekcije odnosno morat ćemo vraćati novac. Iako zakon ima određena unapređenja ove osnovne zamjerke ostaju i zbog toga ga ne možemo podržati i mi ćemo iz Kluba SDP-a biti suzdržani. U ime Kluba Hrvatskih suverenista također tražim stanku da bi dodatno pojasnili svoj stav da ćemo biti suzdržani u pogledu ovog zakona zbog toga što nam se čini da evo skoro 2.g. nakon potresa u Zagrebu, godinu dana skoro nakon potresa na Banovini mi i dalje svjedočimo činjenici da je taj potres razotkrio puno toga, razotkrio je da građani prije se samoorganiziraju nego neke naše institucije, da se navijački klubovi prije samoorganiziraju i pomognu nego neke naše institucije koje su za to zadužene, a čini mi se da je i tomu smo sada svi svjedoci i Vlada RH razotkrivena kao vlada koja nije u stanju organizirati kvalitetnu obnovu i vidimo svi skupa da se tu ne događa apsolutno ništa. Ovim zakonom kao i sa dva zakona o kojima ćemo glasati nakon ovog zakona mi ponovo u stvari potvrđujemo da smo zemlja koja ide iz jednog ekstrema u drugi. S jedne strane imali smo situaciju da se nije moglo gotovo napraviti ništa jel se to kočilo na mnogim razinama, a sada dajemo i građevinskim inspektorima mogućnost da samostalno donose određene odluke, da ne spominjem ovo što su kolege govorile o prevelikim iznosima javne nabave bez obzira što se one usklađuju s europskim standardima smatramo da je to veliki prostor za manipulaciju i korupciju, posebice u našoj zemlji koja je po percepciji te korupcije vrlo visoko u EU. Stoga izražavamo veliku rezervu prema tome je li uopće ova vlada zajedno sa svojim institucijama u stanju i je li sposobna provesti i ovakav zakon koji ima neke svoje dobre strane. Međutim, u cijelosti smatramo da ćemo biti suzdržani da bi pokazali svima da se ne slažemo s načinom na koji se provodi cijela obnova.

2. Kluba zastupnika SDP-a vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Treći amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 4. zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. 5. amandman iste zastupnice, vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 6. amandman, ponovo ista zastupnica, vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 7. amandman, ponovo zastupnica Katarina Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 8., ista zastupnica, vlada ne prihvaća.

Tko je za?

Kluba zastupnika SDP-a, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 12. zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je povučen. Amandman br. 15. zastupnik Silvano Hrelja je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona, kao i amandman br. 16. zastupnice Katarine Peović koji je isto prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. 17. zastupnice Katarine Peović …/Smijeh/… … [[Pljesak]] 17. amandman zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća, pa moramo glasovati. Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 18 ponovo zastupnica Katarina Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. Amandman br. 20 Kluba zastupnika socijaldemokrata, vlada ne prihvaća pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 21 Klub zastupnika SDP-a je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. I amandman br. 22 zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća pa glasajmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuna Zakona o minimalnoj plaći. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Glasovalo je 116 zastupnica i zastupnika, 76 za, 32 suzdržana i 8 protiv te je donesen Zakon o izmjeni i dopuna Zakona o minimalnoj plaći. Zastupnica Katarina Peović predlaže HS donošenje sljedećeg zaključka: „Poziva se Vlada RH da minimalnom plaćom osigura dostojanstvenu plaću sukladno čl. 56. Ustava RH kojim je određeno da svaki radnik ima pravo na plaću kojom može osigurati sebi i obitelji dostojan život“ Vlada ne prihvaća takav zaključak. Tko je za? Tko je suzdržan?

Glasovalo je 110 zastupnica i zastupnika, 36 za, 1 suzdržani, 73 protiv pa nije donesen predloženi zaključak.

Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113. Predlagateljica je zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Rasprava je zaključena. Prije nego što glasujemo stanku je zatražila poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvaolite. Postoji jedan porez koji je radnog naziva menstrualni porez, to je porez koji plaćaju žene. Zašto? Samo zato što su žene. Ovaj prijedlog dopune zakona je vrlo jednostavan, tehnički vrlo razuman, vrlo jednostavno ga je razumjeti i reći o čemu je riječ, on nije ideološki, on nije politički, on je civilizacijski. Dakle, civilizacijska priča je da žene plaćaju porez samo zato što su žene. Ovo nije da netko dobije svoje 3 minuta slave ili 5 minuta slave, pa čak i izvan granica RH, ovo nije prijedlog zakona gdje bi se mi trebali razlikovati lijeva, desna i centralna, centralni dio, ovo nije nešto na čemu bi trebali jačati mišiće, ovo je nešto što bi trebalo biti prihvatljivo svima. Postoje dobri običaji u ovoj sabornici, a to je da se oporbeni prijedlog ne prihvaća nikad osim ako oporbeni zastupnik pređe na drugu stranu onda je taj prijedlog odmah prihvaćen hvalevrijedno kao što smo imali prilike i sada vidjeti. Prema tome, ono što vas ja pozivam, kao što je g. Mažar pozivao, pa je rekao, pa ovo je jedan odličan zakon, pozivam sve da glasaju, tako ja pozivam sve kolegice i kolege da glasaju. U bivšem sazivu sabora kolege iz HDZ-a su imali komociju koju im je dao njihov predsjednik kad je bilo riječ o Istambulskoj konvenciji da glasaju drugačije, da glasaju i protiv Istambulske konvencije oni koji su bili i neki od njih i sad sjede u ovoj sabornici, ja pretpostavljam da ste se kolegice i kolege u HDZ-u izborili da vezano i uz ovaj zakon glasate onako kako treba glasat. Stanka je odobrena, ali ćemo sukladno čl. 293.b. nastaviti s radom, pa dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 115 zastupnica i zastupnika, 47 za, 68 protiv, tako da nije donesen Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Klub zastupnika HDZ-a predlaže HS donošenje zaključka koji glasi: Predlaže se Vladi RH da u roku od 6 mjeseci pripremi potrebne analize s ciljem sagledavanja cjelokupne problematike menstrualnog siromaštva i poduzme potrebne aktivnosti na njegovom uklanjanju, a u skladu s programom Vlade RH 2020.-2024.

Vlada predlaže saboru.

Kolega Bauk, znadete i sami da sabor može predlagati vladi, nije ovo prvi puta dugo ste u saboru tako da ne radi se ni o čemu novom niti neobičnom. Niste me vidjeli pa ću ovo iskoristiti, molim da se na mrežnim stranicama sabora to je moguće vidi kako je ko glasao vezano uz ovaj prijedlog zakona pa ću vas to zamoliti. A povreda poslovnika je u odnosu na čl. 123. i 127. poslovnika, mene živo zanima kako će to vlada napraviti analizu, dal će napraviti analizu samo među određenom biračkom tijelu ili na cijelom biračkom tijelu, da li je ta analiza vezana uz stranačku pripadnost ili nešto drugo pa će biti zanimljivo vidjeti [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] kakvu će analizu za šest mjeseci vlada donijeti. To ćemo prepustiti stručnjacima. Kolega Reiner, izvolite. Sukladno tome što su kolege tražile da se objavi na mrežnim stranicama sabora, ja bih molio da se objavi isto tako svakako i rezultati tko je glasova protiv toga da ljudi imaju lakši pristup obnovi građevina nakon potresa. Kolega Reiner morat ću vam dati opomenu, trebali ste to tražiti ranije, a ne sada tako da. Nemojte ajde što sa kolega Bauk.

Kolega Bauk ja se slažem s time, ali molio sam već one koji su to predlagali da mi dadu konkretan prijedloga kako to učiniti. Svi jako dobro znadete da bismo to radili moramo uložiti znatna financijska sredstva jer više ne pokrivamo samo dvoranu nego pokrivamo i ostali prostor. A svaki zahtjev koji uputite ovako ćemo provjeriti i onda ćemo ručno prebrojiti osim ovih ljudi koji su ovdje u sabornici kako su glasovali pojedinci. I samo još zbog javnosti svaki klub zastupnika kada želi može predočiti javnosti kako je tko od njegovih zastupnika i zastupnica glasovao. Dakle, postoje metode kako se to može saznati, nije to nikakva tajna, ali da bismo točno znali sada kako ko glasuje morali bismo uvoditi elektronički sustav i u ostale prostore, što nije baš jeftino to jako dobro znadete. Dakle, za ovaj zakon kao i za onaj prijašnji gdje smo imali zahtjev da se pojedinačno utvrdi ko je kako glasovao, molim vas da nadležne službe to učine. Sada ćemo glasovati o prijedlogu zaključka Klub zastupnika HDZ-a. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo je 104 zastupnice i zastupnika, 74 za, 2 suzdržan i 28 protiv te je tako donesen zaključak kako je predložio Klub zastupnika HDZ-a.

u ime Kluba HSLS-a i Reformista danas ću iskoristiti ovu mogućnost da otvorimo jednu temu koja je po nama izuzetno bitna, radi se o masovnoj kontroli paušalaca tzv. paušalnih obrta. Porezna uprava istražuje preko 50.000 obrtnika i naše mišljenje da će tu biti najveći udar upravo na onaj sektor koji možda i najviše puni proračun RH u ovom trenutku. Izuzetno je značajan i jako je bitan, vrlo je snažan, radi se naravno o IT sektoru. Porezna uprava Ministarstva financija protekli je tjedan krenula u veliku akciju nadzora oko 50.000 obrtnika upravo tih tzv. paušalaca zbog navodnih poreznih zlouporaba točnije prikrivanja nesamostalnog rada. Porezna uprava naime sumnja da se preko upravo tih paušalnih obrta prikriva nesamostalni rad što državnu blagajnu košta popriličan novac. Početkom 2019. nakon porezne reforme koja je omogućila upravo to lakše pokretanje paušalnih obrta što smo svi mogli i pohvaliti ministar financija Zdravko Marić izjavio je da će upravo paušalnim obrtima posvetiti veliku pozornost i vidjeti kako ćemo ih tretirati u budućnosti upravo zbog velikog rasta paušalnih obrta. Kao što sam rekao to je bila jedna jako dobra mjera i sam rast pokazuje koliko se tih paušalnih obrta otvaralo. Međutim, ja se mogu složiti sa ministrom Marićem da će tu sigurno u tom velikom rastu sigurno biti i onih koji će pokušati hvatati krivine, koji će pokušati izbjegavati poreze, koji će iz nekih drugih branši koje su porezno opterećenije, a nisu toliko u smislu doprinosa hrvatskom gospodarstvu bitne da će sigurno se naći onih koji će to htjeti iskoristiti. Međutim, mi ne možemo na jednak način tretirati IT sektor gdje su najveće plaće, gdje su nam najveći stručnjaci koji su se dokazali, koji jako puno toga izvoze izvan granica RH kao primjerice nekoga tko je možda otvorio paušalni obrt, a bavi se primjerice turizmom, rentanjem apartmana itd. Međutim, mi moramo i želimo pokazati da problem s paušalnim obrtnicima se ne može rješavati nikako na silu, nejednaki porezni tretman pri kojem paušalni obrti bolje prolaze posljedica je u biti sasvim jednog dubljeg problema, a to je visoko porezno opterećenje malog poduzetništva za koji se HSLS uvijek od samih početaka osnivanja stranke jako zalagao. Pri tom govorimo o progresivnoj stopi poreza na dohodak koja je donekle snižena i to isto tako pozdravljamo. To je jedan veliki napor koji je učinjen. Međutim isto tako visoki su doprinosi, minimalni iznosi su doprinosa koji poduzetnici svaki mjesec moraju plaćati za obvezna osiguranja neovisno o ostvarenim prihodima. Dok se mikropoduzetnik iz mjeseca u mjesec bori kako zaraditi svoju neto plaću da bi preživio mora još platiti i tzv. minimalac u pogledu doprinosa unatoč niskim ili nepostojećim prihodima. Ono što nas je uzbunilo i što smatramo da trebamo raspraviti, da trebamo obavijestiti i javnost, ali isto tako da trebamo reći da to nije dobro jer da se upravo sada u ovom trenutku svim tim poduzetnicima šalju upitnici što je još jedno dodatno administrativno opterećenje u smislu gubitaka vremena. Svi mi vidimo sad i kod popisa stanovništva koliko naših građana je digitalno pismeno, koliko naših građana može digitalno obaviti i taj popis stanovništva i ne vidim razloga zašto se i Porezna uprava isto tako ne bi počela osvrtati prema novim digitalnim mogućnostima, u digitalnom smo vremenu, naravno digitalnim tehnologijama. HSLS smatra da je rješenje da upravo pustimo mikropoduzetnike da prodišu, da prvo mogu živjeti od svog rada, a onda da im se poveća prag poreznih kao i regulatornih obveza. Vidjeli smo što se sve može dogoditi kada jedna mala firma doslovno iz garaže može postati unicorn, znači može postati jedna velika firma koja zapošljava tisuće stranih stručnjaka i koja se naravno može vrlo lako dokapitalizirati na stranim tržištima od velikih gigantskih IT divova. Ukoliko ne napravimo ovo što sam sada govorio imat ćemo bijeg upravo tih poduzetnika iz IT sektora, iz mjesta paušalaca van zemlje na jedinstveno tržište EU ili primjerice Amerike. Ovaj problem vrlo plastična slika odnosa politike prema malom poduzetništvu.

Sanader i kolegice zastupnice, obraćam se našim građanima koji mi se često javljaju zgroženi ovakvom slikom prazne sabornice, a ja ću im reći da postoji puno gora praznina od ove koju gledamo sada, a to je praznina duše, praznina intelekta i praznina vrijednosti kod onih zastupnika i zastupnica iz redova vladajuće većine. I doista kao nacija trebamo se zapitati imaju li oni ikakav sram zbog vlastitog postojanja i djelovanja u okvirima Hrvatskog sabora. Naime, tijekom ovog tjedna raspravljali smo o nekoliko izrazito bitnih tema i izrazito bitnih zakona. Jedan od njih je Zakon o obnovi kojeg su vladajući zdušno branili iako su morali znati da očito nikakve vizije, nikakve ideje, a nažalost niti nikakve namjere nemaju da se obnova ikada provede i obnova se provesti neće. Nakon toga smo raspravljali o Strategiji suzbijanja korupcije koja svjedoči o tome da nikakve borbe protiv korupcije po takvim prijedlozima, po takvim bijednim rješenjima neće biti. Nakon toga smo pratili različite načine iživljavanja nad odredbama Poslovnika koja je zapravo prikazala svu besmislenost postojanja Hrvatskog sabora. A u što se ta besmislenost pretvorila možemo vidjeti i na primjeru izglasavanja prijedloga zakona Silvane Hrelje, istog sadržaja koji je ta ista parlamentarna većina odbila onog trena kada je takav isti prijedlog dolazio iz Silvana Hrelje kao oporbenog saborskog zastupnika. No, kada je kao jedan od novonastalih žetončića prešao u redove vladajuće većine, jučer je bilo doista neugodno slušati sve riječi hvale i pohvale za tako dobro osmišljena zakonodavna rješenja. I to ću dovesti u paralelu sa jednim drugim prijedlogom koji dolazi iz oporbenih redova, a to je bio onaj prijedlog o smanjenju PDV-a na higijenske proizvode isključivo potrebne za nas, nas žene koji su vladajući sa gnušanjem odbili samo zato što dolaze iz redova oporbe. Nadam se da ovo nakašljavanje nema veze s temom o kojoj govorim, uvaženi Ivo, Sanaderu. Ono što se dogodilo moram priznati da nadilazi i sva moja uobičajena čuđenja i zgražanja nad postupcima koji dolaze iz redova HDZ-a. A to je da su nakon odbijanja prijedloga koji traži snižavanje stope PDV-a na higijenske potrepštine odlučili uputiti prijedlog zaključka kojim će vlada unutar nekakvih slijedećih 6 mjeseci provesti istraživanje na temu učinaka ovakve mjere u promjenama PDV-a. Dakle, Hrvatski sabor više nije prostor rasprave, Hrvatski sabor nije prostor gdje se traže dobre ideje i dobra rješenja. Hrvatski sabor nije mjesto koje, u koje zastupnici dolaze kako bi služili potrebama svojih građana. Ovo je mjesto u kojem oni iz redova vladajućih dolaze kako bi služili interesu šefa svoje vlastite parlamentarne većine. Tijekom tjedna govorila sam nešto i o ušutkanoj Hrvatskoj i o svim potezima despotskim, arogantnim, napuhanim koje provodi Andrej Plenković i rekla sam da će upravo takvo vladanje biti poraz i svjedočenje njegove loše ostavštine. Upravo to će biti ono što će pokazati da i takvo ponašanje ima svoj ograničeni vijek trajanja.

Evo vladajuća većina nas je upravo napustila u svojoj jedinoj predstavnici, tako da pozdravljam dvije uvažene kolegice iz oporbe. Šteta jer ću danas govoriti o jednoj vrlo životnoj temi. Dakle, ovaj tjedan smo puno govorili o konkretnim zakonima koji su važni za naše građane i svim posljedicama koje će iz njih proisteći. No povod ovog razgovora kojeg danas želim ovdje potaknuti sasvim je drugačiji. Jučer sam bila u jednom poznatom centru, jednom od najvećih lanaca i tamo se reklamira svježe tradicionalno pile, a ono se reklamira na slijedeći način. Ekskluzivno piletina, super prilika, 17,89 kuna, a što je njezina super kvaliteta, dvije stvari. Prvo, do 30% duži uzgoj, a drugo što karakterizira svježe, a tradicionalno pile je da je njegova prehrana bila na bazi kukuruza. Mi ovdje otkrivamo cijeli set pitanja koji upućuju na poražavajuće okolnosti i tretmana životinja za prehrambeni uzgoj i uopće prehrane koja je na našim stolovima. Naravno u pogledu mesa uvijek treba uzeti socijalno osjetljivu ogradu za one koji si to mogu priuštiti. Što to znači do 30% duži uzgoj? U kakvim uvjetima mi inače držimo te životinje i zašto je taj uzgoj za 30% duži bolji? Naglašavam evidentno uvjeti su nemogući i izrazito nekvalitetni, a ono što se proizvodi je instant hrana i na štetu životinja koje se drže u neljudskim i ne životinjskim uvjetima i za nas sve koji ćemo tu hranu kasnije konzumirati potencionalno vrlo opasnom. Drugo pitanje koje se time otkriva je kako mi inače hranimo te životinje ako je sada odjednom nešto što smo mislili da je samorazumljivo, a to je evo da pile jede kukuruz, nekakva specijalna karakteristika koja ukazuje na dodanu vrijednost ovog ekskluzivnog pileta kojeg sada imamo priliku kupiti. Jeste li možda vidjeli ovakve reklame da pokrijem proizvođača? GMO free piletina, dakle to je sada nešto što će vam se posebno naplatiti na tržištu i tu se ponovo otvara ključno pitanje, borili smo se za Hrvatsku slobodnu od genetički modificiranih organizama, imamo relativno strogu regulativu oko genetički modificiranih organizama, no ne u pogledu svega. Što je s hranom za životinje, kako ćemo nju regulirati, hoćemo li dozvoliti da to bude jedino putem sustava certificiranja i hoćemo li uopće razvijati naš sustav certificiranja, pa da je on … [[Govornik se ne razumije]] u ovakvim reklama mogu izabrati kao nešto što si mogu priuštiti oni bolje platežne moći ili ćemo se boriti za to da pratimo i je li hrana koju konzumiraju životinje genetički modificirana, a time i jedemo li mi zdrave proizvode. Jer zdravi proizvodi ako ih označavamo samo putem onoga jesu li samo oni genetički modificirani, a ne pratimo sljedivost hrane, dakle je li ta životinja jela kvalitetnu hranu koju opet mi konzumiramo, a time i sve ono što je ona ranije jela ne znači ništa. Dakle, da bismo doista imali u Hrvatskoj u kojoj nemamo čak 32% ispitanika koji smatra da će hrana koju jedemo biti štetna za njihovo zdravlje ili čak 80% hrvatskih građana koji se osjećaju kao građani drugog reda kad je riječ o plasmanu proizvoda na hrvatsko tržište. Mi se moramo zalagati za to da ekološka prihvatljivost proizvoda bude preduvjet njihovog izlaska na tržište, a to se odnosi i na ekološku prihvatljivost, ali i na dostojan tretman životinja koje se koriste za hranu. Pravo na zdravu, dostupnu i ekološki proizvedenu hranu temelj je prehrambenog suvereniteta koji je preduvjet naše samodostatnosti i garancija preživljavanja u izvanrednim okolnostima kao što je trenutačna situacija krize nastale pojavom ovog virusa. Stoga je omogućavanje njegove zaštite od prvorazrednog društvenog i političkog interesa. Građani i građanke RH dobro pogledajte sve reklame i razmislite što nam one doista govore o tržištu hranom.